Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 153 ze dne 9. prosince 2016.